Požádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Prosím paní místopředsedkyni Sněmovny, aby mě zastoupila. Paní předsedkyně Němcová, prosím máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

Tímto dnem zanikl panu poslanci poslanecký mandát a týž den vznikl poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Vlastimilu Gabrhelovi. Mandátový a imunitní výbor na své schůzi dne 6. května 2014 přijal usnesení číslo 56, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 3 a § 6 písmene c) zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny zanikl mandát poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Michalu Haškovi, a současně konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Vlastimil Gabrhel, kterému dne 30. dubna 2014 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V souladu s ustanovením § 4 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí pan poslanec Vlastimil Gabrhel poslanecký slib. Prosím pana poslance, aby předstoupil před Sněmovnu, už se stalo, pan předseda také. Pan předseda posléze přijme slib nového poslance.